Na pořad jednání 47. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem deset odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. K projednání jich máme doposud osm.

Ministr vnitra Milan Chovanec odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Ondráčka ve věci vybavení policistů hlavního města Prahy. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 741. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministra vnitra Milana Chovance. Otevírám rozpravu a táži se, zda pan ministr chce vystoupit.

Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych se v úvodu této interpelace chtěl omluvit vaším prostřednictvím panu poslanci Ondráčkovi, protože jsme v té odpovědi, která šla k němu, uvedli dva nekorektní údaje.

Jde o to, že jsme hlavně debatovali o situaci, o vestách, tedy ochranných balistických pomůckách takzvaně po expiraci, tedy po době použitelnosti. Těchto je 23, to znamená těchto vest po expiraci je 23.

Tím by se vyřešil i problém, na který pan poslanec Ondráček již několikrát upozorňoval.

Já vám děkuji, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Proč jsem nebyl spokojen s vaší odpovědí? Jedná se o vybavení policistů SPJ. To jste, pane předsedající, vynechal stálá pořádková jednotka hlavního města Prahy. Jsou to ti policisté, které tady vidíte při jakékoli mimořádné události, která je, ať to jsou fotbalová utkání, ať to byla teď návštěva čínského prezidenta, ať to jsou jakékoliv velké akce, v minulosti měnový fond a další. Jsou na nejhorších místech, jsou často v konfliktu s osobami po požití alkoholu nebo návykových látek a útoky na ně jsou poměrně časté.